Děkuji.

A nyní faktická poznámka pana poslance Babky, následně vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Vondráček, který se hlásí. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Pouze využiji toho, že se zde objevil pan premiér, a znovu tedy položím dotaz, který jsem tady již vznesl.

Děkuji za odpověď. Děkuji.

Dobrý den, panu poslanci Babkovi odpovím.

Byla vedena korektně a věcně. K jakému výsledku došlo? Dále jste se ptal, co to bude znamenat pro Národní sportovní agenturu, dopad na vyplácení dotací a její fungování.

A mezitím bude probíhat schvalovací proces novely, kterou pokládám do budoucna za opravdu dobré řešení a důležité řešení pro obnovení stability a důvěry v našem sportovním prostředí.

Děkuji za slovo.

Já to přesvědčení nemám, a proto bych byl rád, kdyby kolegové podpořili opakování projednání v garančním výboru, kterého bych se už napodruhé zúčastnil. Já mám prostě jiný pohled než kolegové ze školského výboru.

To je věc, která prostě není v rámci toho návrhu nijak napsána.

Myslím si, že by se to v případě... já asi chápu ten dobrý úmysl, ale myslím si, že to nebylo správně uchopeno, když se na to podíváte čistě právním pohledem. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana zpravodaje. Pane poslanče, prosím. Pana předkladatele, a to nevadí, to spíše zase jenom pro záznam.

Dozorčí komise tvrzení, že to je nestandardní věc v českém právním prostředí.

Tolik k dozorčí komisi.

To je ten rozdíl. Toto sudiště existuje, čili troufám si říct, že opravdu ten postup je zcela správný. To je odpověď na ty dva poslední dotazy. Také děkuji. Načtu jednu omluvu.

Ptám se na zájem o závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje?